Míra těchto úspor ve výši 5 % provozních nákladů státu byla samozřejmě nastavena tak, aby nezpůsobila nežádoucí zásahy do akceschopnosti státu, veřejných služeb a nezhoršila ekonomická očekávání. Chceme se vrátit do standardních podmínek bez vyvolání recese.

Myslím si, že bychom se měli poučit ze starých chyb, a ne je opakovat. V konsolidační strategii konkrétně počítáme s tím, že nebudeme valorizovat provozní výdaje, to znamená, že budou reálně klesat. Počítáme také se zmrazením platů úředníků a státních zaměstnanců, a jsem opravdu ráda, že v Poslanecké sněmovně prošlo i zmrazení platů ústavních činitelů. Klesat budou i kapitálové výdaje bez unijních prostředků, protože budou postupně doplňovány o zdroje z nových nástrojů Evropského společenství.

A rozhodně v tom hodlám pokračovat.

Za chvíli se dostanu k podrobnému rozpadu položek, kvůli kterým vláda schválila novelu tohoto zákona o státním rozpočtu, o jejíž podporu vás žádám. Nepochybuji přitom o tom, že každý z vás poslanců je denně konfrontován s příběhy lidí, kteří tuto pomoc potřebují.

Naší povinností je tyto lidi nenechat padnout na kolena, ale zintenzívnit pomoc a upravit ji tak, aby jejím sítem nepropadl nikdo ze skutečně potřebných. Chtěla bych zdůraznit, že pro pokračování a zintenzivnění této přímé pomoci je novelizace rozpočtu nezbytnou podmínkou.

Jedna opoziční koalice argumentuje tím, že nesouhlasí se snížením daní zaměstnanců, které tato předloha reflektuje.

Pro mě ani jedna cesta není přijatelná a zástupné argumenty, že novela rozpočtu přináší vládě nějakou vatu, při jakémkoli serióznějším zkoumání prostě neobstojí.

Deficit se zvyšuje na 500 miliard korun.

V kapitole Ministerstvo zemědělství se zvyšují kapitálové příjmy o 300 milionů korun u Státního pozemkového úřadu.

Je to novela, jejíž přijetí a nepřijetí rozhodne o tom, zda vyjdeme z krize silní a zdraví, nebo zvolíme cestu krachů, chudoby a nejistoty.